Pan ministr? Neutrální.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. A posledním v tomto bloku druhých čtení je B22. Nesouhlas. Pan ministr?

Tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy z druhého čtení. Přistoupili bychom k hlasování o příloze číslo 1 usnesení. Tam byl požadavek na oddělené hlasování od pana poslance Stanjury. Takže nejdříve bychom hlasovali pod bodem 2 část první zákon o státním rozpočtu České republiky pro rok 2014. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 122. Tento návrh byl přijat. A druhé hlasování začíná pod bodem 4 část druhá. Jedná se tedy o změnu státního rozpočtu na rok 2013. Mé stanovisko zpravodaje je ano. Část druhá. Pan předseda souhlasí. Takže můžeme hlasovat. Také souhlasí.

Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Ještě se zeptám: Měli bychom změnit zřejmě nadpis zákona, který je tedy pod jedničkou A1.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 124. Tento návrh byl přijat.

Ale je zde žádost pana předsedy klubu TOP 09 o vystoupení. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte jen stručné zdůvodnění, proč poslanecký klub TOP 09 tento vládní návrh zákona o státním rozpočtu nepodpoří. Rozpočet není odpovědný ani úsporný.

Není pravdou ani to, že zvýšení těchto výdajů je prorůstové, že to bude mít prorůstový charakter. Oproti minulým letům se v tomto rozpočtu snižují výdaje na vědu a výzkum a oproti minulým letům se v tomto rozpočtu snižují kapitálové výdaje. Jistě nikdo z vás nepochybuje o tom, že kapitálové výdaje a výdaje na vědu a výzkum jsou zásadními prorůstovými impulsy. Přestože jste připraveni podpořit výdaje o 24 mld. vyšší, snižujete kapitálové výdaje oproti minulým rokům a snižujete výdaje na vědu a výzkum. V té nepřehledné změti argumentů, proč jsme vlastně navýšili vládní rozpočtovou rezervu, zda má pravdu pan poslanec Gabal, protože ty peníze chce budoucí vláda utratit, anebo zda má pravdu pan poslanec Babiš, zda tyto peníze chce budoucí vláda ušetřit, jste svým hlasováním jednoznačně dali za pravdu panu poslanci Gabalovi. Kdybyste ty peníze chtěli ušetřit, tak se ta položka jmenuje jinak a nebude mít nikdo možnost je opravdu utratit. Protože jste je jako Poslanecká sněmovna alokovali do vládní rozpočtové rezervy, vzdali jste se nad tím jakéhokoliv rozhodování a je pouze na vládě, zda a za jakým účelem je utratí. To jsou základní důvody, které nám brání podpořit tento návrh. Jsme realisté, víme, jak to dopadne. Myslím si, že za chvíli zazní dvě zprávy jedna dobrá a jedna špatná. Dobrá zpráva nepochybně bude, že Česká republika bude mít svůj schválený rozpočet. Špatná zpráva je, že to bude tak špatný rozpočet podpořený tolika nepravdivými a falešnými argumenty.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem sem nepřišel zdržovat, ale já jsem se celý život živil čísly. Ta čísla existují, a ať se s nimi dělá prostě cokoliv, tak zůstávají stejná. To je podstatné. Jednak schodek, s kterým přicházela předchozí vláda, který my jsme dostali do ruky jako verzi, s kterou jsme pracovali, a vy to všichni dobře víte, byl 105 mld. korun. Vy teď budete schvalovat rozpočet, který se předkládá se schodkem 112 mld. korun. Je to s ohledem na přepočet růstu, který vláda udělala. Upozorňuji vás, že ten růst je realistický.

To jsou prostě čísla a ta nezměníte. Děkuji vám za pozornost a hlasování je nyní samozřejmě suverénně na vás. Rozprava byla ukončena, ale samozřejmě přednostní práva mohou vystupovat, ale ne fakticky, pouze s užitím přednostního práva.